Děkuji. Já bych chtěl poukázat na kalendář. To je naše vysvědčení. Za druhé bych chtěl připomenout, že máme volební výbor, který bychom někdy, až otevřeme zákon, mohli přejmenovat na mediální výbor, protože je to mnohem přesnější popis jeho funkce, kde jsme ty zprávy opakovaně debatovali, projednávali, včetně sloučené rozpravy.

Přitom je třeba říci, že ti, kteří tu zprávu nepodpořili, a je to jejich plné právo, legitimní, vlastně v rozpravě nevystoupili s konkrétními výhradami, proč si myslí, že to je špatně. Pak bych chtěl reagovat na tu vyváženost a na to sledování.

Tak to přece není. Původní hraná tvorba, nakupovaná tvorba, sportovní přenosy to jde prostě bokem, protože nás politiky logicky zajímá ten úsek, který se týká naší práce. Vím, že mnozí z nás by nejraději měli rozhovory v ČT ve formě, když vládní poslanec interpeluje ministra nebo premiéra. Pane premiére, pane ministře, mohl byste mi říci, jak to děláte, že je to tak skvělé? Čím to je? Jsem prostě skvělý.

Znáte výsledky těch voleb? Jak dopadly? Podívejte se, jak ty volby dopadly.

Děkuji za slovo, já skutečně naposled, ale skutečně naposled.

Já si myslím, že to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě státní televize. Čili televize potřebuje nějakou veřejnou kontrolu, a při vší hrůze není větší veřejná kontrola, nebo lepší, než jsou tady poslanci ze všech stran.

Děkuji za slovo. Tady zaznělo, že Česká televize je nebo by měla být pod parlamentní kontrolou. Naopak, Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost bránit. Naši předchůdci, kteří přijímali legislativu a zákon o České televizi, se snažili ji odpolitizovat. Proto například členy rady nenavrhují politici, ale spolky a další organizace.

Proto my tady už máme čtyři zprávy. Já si myslím, že se tady nad tím sejdeme za pár měsíců a ty zprávy nebudou čtyři, ale bude jich šest. To je skutečně naše vizitka. Jak to vypadá, když média ovládají politici, to všichni vidíme. Buďme rádi za to, jak Česká televize vypadá. Děkuji za slovo. Já bych chtěla naprosto vyvrátit to, že byla jakkoliv strana TOP 09 preferovaná. Analýza, o které se tady hovoří, o které už hovořil i prezident Zeman nebo kolega Valenta, je opravdu mimořádně nekvalitní a nekompetentní.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím vystoupit ke kritice pana Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího.

Tehdejší slyšení vzbudilo docela velký zájem novinářů. Celkem obsáhle jsem tam prezentoval své názory a názory SPD. Takže já si myslím, že já už jsem k tomu vystoupil několikrát. Dodnes si vzpomínám na tehdejší odpověď Víti Jandáka, který mi řekl, že jsem přišel plakat na nesprávný hrob. To bych nechtěl, aby to tak bylo. Každopádně každý má názor, každý má právo na svůj názor.

Já děkuji za reakci pana kolegy poslance Valenty, nicméně i tou optikou roku 2016 pana poslance Valentu zklamu, protože i když komunisté měli 33 poslanců, tak pořád měli jednoho senátora.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dobrý den. Po vyčerpávajících projevech a poznámkách, které jsme zde slyšeli, se budu snažit být věcný a stručný.

Známe aféru o uprchlících z planety